Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr i pan zpravodaj nás informovali, že smlouva je sestavena podle vzorového modelu OECD, což je zajisté v pořádku.

Jestli by nám mohl pan ministr odpovědět. Jistě bude možné odpovědět, když ne tady, tak na výborech. Ale samozřejmě jsme v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pan ministr nechce, pan zpravodaj také nechce. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím také končím bod číslo 136.

Budeme pokračovat bodem 137, ale nejdřív budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.